Zazvoním na gong, aby kolegové z předsálí přišli a účastnili se projednávaného bodu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek a zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, paní poslankyně Vlasta Bohdalová.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se hlásí do rozpravy k tomuto bodu.

Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, nebudu mluvit dlouho.

Pro nás za TOP 09 velmi prosím, zvažte svou podporu pozměňovacím návrhům jinak velmi respektovaného kolegy Kořenka, který vlastně ve svém pozměňovacím návrhu ruší možnost individuálního vzdělávání na druhém stupni.

Chtěla bych říci, jestli na tom stojí, na registru pedagogických pracovníků a na neschválení individuálního vzdělávání na druhém stupni které, znovu říkám, se týká do tisíce dětí , jestli kvůli tomu je ochotno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahodit ten naprosto pozitivní § 16, který je pozitivním průlomem v přístupu k žákům, kteří mají nějaké specifické potřeby, tak my toho velmi litujeme, ale přesto, pokud nebude splněna podmínka individuálního vzdělávání, pokud z § 16a nevypadne odstavec 5, který je velmi dlouze prodiskutován, tak poslanecký klub TOP 09 nemůže podpořit tuto novelu. A je nám to velmi líto, protože znovu opakuji § 16 obecně považujeme za velice pozitivní průlom. Já vám děkuji, paní poslankyně.

Děkuji. Musím ale reagovat na individuální vzdělávání.